Ještě jedna informace.

Myslím si, že to v sociálních službách extrémně rezonuje, to znamená, že opravdu musíme dbát na oba tyto aspekty. Za veškeré podněty budu ráda.

Ministerstvo práce a sociálních věcí to má několik měsíců připravené. Pokud bude koaliční partner souhlasit, tak to okamžitě vyšleme do legislativního procesu. Myslíme si, že je dobré být připraven včas, dopředu.

Já se domnívám, že už jsme velmi blízko dohodě. Mám radost, že takto klíčový zákon, který se v Německu připravoval dlouhá léta, jsme zvládli na úrovni vládní koalice, nebo téměř zvládli na úrovni vládní koalice, v řádu několika týdnů.

Je hodnocen nejenom podnikatelskou sférou jako nejlepší protikrizový program.

Víte, že na jaře tohoto roku jsme měli velmi nadstandardní ošetřovné, téměř 100 % čistého příjmu.

Já s tím souhlasím. Skutečně, lékařská posudková služba je velmi složitá věc, protože máme málo lékařů. Mám velkou radost, že dnes předložil pan poslanec Běhounek svůj poslanecký návrh na reformu lékařské posudkové služby, který pan poslanec Běhounek připravoval ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Posudek tím pádem bude vždy.

Moc vám děkuji za pozornost.

Já se velmi omlouvám, kolegyně, kolegové. Opravdu budu velmi krátký. Děkuji za ten exkurz paní ministryně Maláčové do sociálních témat.

Žádnou jinou přihlášku do rozpravy nemám. Připomínám znovu, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny Sněmovna rozhodne pouze o pořadu uvedeném v žádosti.

Kdo je proti?